Děkuji za slovo, pane předsedající.

Na to stejné školství, kterému měly být prioritně převedeny nevyčerpané prostředky z ostatních kapitol státního rozpočtu dle usnesení této Sněmovny. Vážený pane premiére, proč vláda v demisi nerespektuje usnesení této Sněmovny?

Vážené dámy a pánové, celkem se jedná o miliardu, která se bere české budoucnosti. A je to v rozporu s usnesením této Sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Prosím pana předsedu vlády.

Děkuji za slovo.

Ministři a rezorty mají tzv. nespotřebované výdaje.

To je rozpočet bývalé vlády domluvený kompromisně ve Sněmovně na základě dohody všech stran.

A ten poplatek je hrazený nějakým kurzem. A tím, že posílila koruna, tak jsme ušetřili. Takže to je ušetřené absolutně.

Absolutně nic! A co se týče vědy a výzkumu prosím vás. My navyšujeme meziročně o 2 miliardy do vědy a výzkumu. Je to nejvyšší meziroční nárůst. Takže není to pravda.

Pokud někdo má důchod 12 240 korun, to je průměr, a zaplatí nájem a léky, tak si myslím, že ta sleva, kterou jsme navrhli a schválili, je přilepšení životní úrovně všech důchodců.

Proč? No protože jsme zapomněli stavět byty. Není to pravda.

Děkuji panu předsedovi. Takže vaše jedna minuta. Já jsem neřekl, že ty peníze berete učitelům, já jsem říkal, že ty peníze máte dát učitelům, tak jak jsme se na tom usnesli na podzim minulého roku. A moje otázka, na kterou jste neodpověděl, kterou jste přešel, zněla: proč vláda v demisi jde proti usnesení této Sněmovny týkajícímu se navyšování prostředků ve školství? Děkuji. Má na to dvě minuty.

Takže učitelé by měli mít 45 tisíc korun navýšených. A to držíme.

Když se studenti hlásí na lékařskou fakultu, udělají přijímačky a jsou to dobří studenti, tak je nevezmou. Na profese, které tady chybí. Takže neříkejte, že jdeme proti usnesení Sněmovny!

A ještě navýšení platů. Tak to neříkejte. A vy tady argumentujete...

Tak pokud tomu nerozumíte, tak přijďte, já vám to rád ještě osobně vysvětlím.